Děkuji, pane předsedo.

Je to úprava, nebo návrh, řekněme, téměř kosmetický, ale já se domnívám nebo si dovoluji tvrdit, že možná zásadní. Rád bych připomněl, že návrh novely zákona o Vojenském zpravodajství byl na minulé schůzi projednáván, přerušen. Domnívám se možná se mýlím ale že docela podstatná část Opravdu prosím sněmovnu o klid.

Já také děkuji. Jenom navážu, že se domnívám, že možná docela podstatná část té debaty tady zazněla. Zazněly tady nějaké dotazy. Jsem připraven ty dotazy zodpovědět. A vzhledem ke všem souvislostem, vzhledem k bezpečnostní situaci, vzhledem i k tomu, co se děje ve Velké Británii, si myslím, že není odpovědné tuhle záležitost oddalovat. Ta skutečně má tu kapacitu přispět k jakési větší schopnosti naší republiky se bránit kybernetickým atakům. Takže na tom se pravděpodobně shodneme a já bych byl moc rád, kdyby dneska ta předloha dostala prostor. Já si uvědomuji, nebo domnívám se, že tam jsou ještě nějaké pozměňovací návrhy, které nebyly načteny. My jsme samozřejmě připraveni o těch pozměňovacích návrzích jednat a jsme připraveni uspořádat ještě další kolo debaty, která by šla nad rámec výboru pro obranu, kde by byli přizváni i další poslanci nebo poslankyně, kteří mají o tu problematiku zájem. Zopakuji jenom, že nejsme v tomto ohledu na chvostu ať už mezi zeměmi Evropské unie, anebo mezi aliančními státy. My jsme v té horní polovině připravenosti. Je to úkol, který vyplývá z aliančních dokumentů, především ze závěrů summitu ve Varšavě. Tak bych moc plédoval za to, abychom tuto změnu odsouhlasili.

Děkuji za pochopení. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Nejprve bych chtěl požádat o zařazení nového bodu na jednání Sněmovny, a to návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání jako nový bod našeho jednání. Dále bych chtěl, aby tento bod byl dnes pevně zařazen jako druhý bod dnešního jednání. Myslím, že to je po bodu číslo 55.

Jedná se o změnu financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy zejména děti týrané, zneužívané a zanedbávané. Děkuji. Také děkuji. Dále s přednostním právem nikoho nevidím, takže má slovo pan poslanec Okamura, který má dvě přihlášky k pořadu schůze. Vážené dámy a pánové, dovoluji si opět navrhnout jen letos již pojedenácté, abychom konečně přijali zákon o celostátním referendu.

Skutečnost je taková, že ani Bohuslav Sobotka, ani Andrej Babiš, ani Pavel Bělobrádek, ani Miroslav Kalousek, ani Petr Fiala z ODS nechtějí demokracii. A nemluvím jen o referendu. Zamítli jste mi tady ve Sněmovně i náš návrh na osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů a také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vaše vláda jen neustále obelhává občany.

Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada. Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. A dovolte mi krátce ještě dodat pár vět k tvrzením obhájců Andreje Babiše, že prý byl dobrý ministr financí, protože měl v roce 2016 přebytkový rozpočet. Každý průměrně vzdělaný ekonom přece ví, že je to celé jinak. Investice státu samozřejmě dlouhodobě zastavit nelze, takže letos se čeká opět rozpočtový deficit, tedy ztráta, a to přesto, že Andrej Babiš a hnutí ANO řídí ministerstvo v dobách růstu, což však opět není způsobeno českou vládou, ale vezeme se na oživení ekonomiky Evropské unie a díky tomu klesá nezaměstnanost. Ale jak víme, jeho výsledky ve výběru daní jsou z hlediska celkových nákladů velmi sporné.

Naše hnutí SPD prosazuje pro malé živnostníky zavedení daňového paušálu místo EET. Stát dostane svoje, nestoupá počet úředníků a byrokracie a živnostníci nemají vícenáklady.

Je to pořád dokola.

Děkuji, pane poslanče. A pokud chcete vystoupit s další přihláškou, máte prostor.

Všichni jsme otřeseni tím, jak se šíří individuální vraždění ve jménu islámu v celé Evropě. Je to jen špička ledovce, protože tu je také každodenní násilí, šikana žen a kriminalita spojená s vyznáváním a propagováním této ideologie, která nezná rovnost pohlaví, rovnost náboženství, občanskou rovnost, ani lidská práva, ani demokracii. Je to destruktivní ideologie, která ničí západní společnost a umožňuje tu mnohými vzývanou integraci a multikulturnost. Terorismus je jen metoda boje, boje za nějakou ideologii.